Dobrý den, dámy a pánové. Ta vláda prostě na nás kašle, na Poslaneckou sněmovnu. Má nás jako tady do počtu, nebo já prostě si to nedokážu představit. A já důsledně žádám pana premiéra, žádám celou vládu, aby se chovala důstojně vůči Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby chodila na jednání a ministři aby tady předkládali ty svoje zákony. Nebo budeme tady čekat, jestli někdo z nich milostivě přijde, nebo nepřijde, nebo jak to bude dál, tedy? Takže to je můj apel. Prosím.

Děkuji.